Ten problém je v celé Evropě, ve všech zemích, v každé chybí nějaká kategorie léků.

To jsou prostě fakta, která si můžete ověřit.

Očima? Čtyřma očima. Děkuju mockrát. Já jsem trošku nervózní mezi čtyřma očima si to osobně vysvětlíme. Ale technicky bez toho zákona to nešlo.

Vzpomeňme si, kdo chodí na zdravotní výbor informovat o tom, jaké jsou léky, jaké jsou výpadky. Koho koneckonců v minulém volebním období poslanci opozice, ale i koalice a mohl bych některé jmenovat, vy to víte koneckonců kritizovali, že ty informace nejsou dostatečně přesné a tak dále.